Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 162, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 44. Návrh byl přijat. Pan poslanec Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane poslanče. Říkám to nerad, ale pan předseda Sklenák vystavuje své kolegyně a kolegy omylu.

Pan předseda Sklenák se hlásí o slovo. Prosím, pane předsedo. Poznámce pana kolegy Stanjury ne úplně rozumíme.

Ale to je samozřejmě potom na rozhodnutí klubu ODS. Dál se hlásí o slovo pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Pan kolega Sklenák to včera na schůzce předsedů poslaneckých klubů od nás slyšel. Od všech předsedů opozičních klubů. Takže to nemůže být žádné překvapení. Včera tuto informaci dostal, tedy dobře ví, že dnes po 19. hodině jednat nebudeme, čímž není vyloučeno, že budeme jednat zítra po druhé hodině ranní. Tomu zabránit nemůžeme. Ale dneska po devatenácté se jednat nebude. Prosím, pan předseda Sklenák s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Včera večer jsme se bavili o představách, jak bude probíhat dnešní jednací den, to je pravda.

Takže já samozřejmě svým návrhem také reaguji, a řekl jsem to i v odůvodnění toho svého návrhu, na průběh dnešního jednacího dne. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil také jako jeden z pamětníků minulého volebního období. Nutili nás tady hlasovat po půlnoci o církevních restitucích, o všech svých prioritách. Já si myslím, že i tato koalice má právo na to, abychom jednoznačně podpořili takové návrhy, které se týkají regulace exekucí, toho, aby byla zpřísněna odpovědnost právnických osob. Jsem přesvědčen, že není jediný důvod, abychom se vyhýbali práci. Jestliže jsme se zdrželi a bylo to legitimní právo opozice navrhnout bod, většina Sněmovny vyhověla, bavili jsme se tady celé dopoledne o něčem, co může někdo považovat za podstatné, někdo za méně podstatné, ale musíme ten čas nějak nahradit. Já jsem přesvědčen, že tím nejsou omezována práva opozice. To je jenom o tom, kdo chce a kdo nechce pracovat a hlasovat o zákonech, o kterých tady jednáme už několik měsíců.

Ale když už se to stalo, a já si vážím toho, že Poslanecká sněmovna k tomu zaujala to stanovisko, jaké zaujala, jsme ti poslední, kdo by nechtěli pracovat. My jsme připraveni pracovat. Ve dvě ráno jsme ready. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Tak za prvé. Stanovisko čtyř opozičních klubů se dozvěděl pan předseda Sklenák včera dopoledne, ne večer. Byla to reakce opozičních klubů na to, že máme v jeden den dvě mimořádné schůze, jednu řádnou, nikdo neví, jaký bude program.

Zeptejte se vlastních poslanců.

Bylo to vaše svobodné rozhodnutí.

To si všechno pamatuji. Ale ubránili jsme se. Ale bylo to vaše rozhodnutí. My jsme to poctivě řekli panu předsedovi Sklenákovi. On to vzal na vědomí.

Takže ano, můžeme si hlasovat. Já respektuji většinu.

A tomu říkáte kvalitní práce.

Mohl bych citovat stanovisko Legislativní rady vlády třeba k našemu návrhu zákona v zásadě: Není to špatně, připravujeme vlastní, lepší, komplexní návrh to mi nevadí, to znám který nejpozději v srpnu předložíme! Ha! A je listopad! A nic! A ještě nebylo první čtení.

Ale nikdy jsme neřekli kdy...

Protože na řízení jsme tu bohužel sami dva.

Nevím, jestli jsem schopen řídit Sněmovnu 48 hodin v kuse. Pokročíme dalším bodem, jímž je... Pardon, pan předseda Stanjura. Já se omlouvám. Ještě jednu informaci, abyste věděli, jak to dobře vládní koalice plánuje. Dostal jsem pozvánku od ministra bez portfeje, abych nepoužil svůj oblíbený výraz, k závažnému tématu, ústavnímu zákonu. Požádal, aby tam byl předseda klubu a jeden zástupce našeho klubu, který se tomu věnuje. My jsme přislíbili. A kdy má začít ta schůzka o důležitém ústavním zákonu?

Ne opozice. Nebo já nevím! Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.